Prosím všechny, aby se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Paní kolegyně Jermanová náhradní karta číslo 17. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Martu Semelovou. Pan poslanec Šincl má kartu číslo 20. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby se ověřovatelkami této schůze staly paní poslankyně Pecková a paní poslankyně Semelová, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme určili paní poslankyni Peckovou a paní poslankyni Semelovou ověřovatelkami.

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci: pan poslanec Adam zdravotní důvody, pan místopředseda Bartošek zahraniční cesta, pan poslanec Brázdil zahraniční cesta, pan poslanec Kádner zahraniční cesta, pan poslanec Klučka zahraniční cesta, paní poslankyně Strnadlová osobní důvody, pan poslanec Vondrášek zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková zdravotní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Zaorálek. Tolik tedy omluvy.

Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

Prosím tedy, aby se za navrhovatele postupně ujali slova ti, kteří jsou přihlášeni.

To jsou tedy navrhovatelé.

Nejprve pan předseda Fiala, potom pan předseda Kalousek a potom pan předseda Černoch. Pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, dámy a pánové, já chci vysvětlit důvody, které nás vedly k tomu, že jsme se jako opozice rozhodli využít institutu a já zdůrazňuji a potvrzuji, že mimořádného institutu vyjádření nedůvěry vládě, proč jsme se rozhodli svolat tuto schůzi, proč jsme se minulý týden dohodli se stranou TOP 09 a hnutím Úsvit na tom, abychom se tu dnes sešli. Já musím konstatovat, že se Sobotkovou vládou, kterou já nazývám socialistickomanažerskou vládou, jsme nespokojeni od jejího vzniku. Říkáme to od prvního dne. Ale to není důvod, proč jsme svolali tuto schůzi. Nám samozřejmě vadí spousta socialistických opatření, jako je komplikace daňového systému zavedením třetí sazby DPH, vadí nám plány na nové daně, vadí nám skryté zvyšování stávajících daní, vadí nám samozřejmě také zvyšování sociálních výdajů. Vadí nám pochopitelně příliš časté změny daňových zákonů na poslední chvíli. Jenom loni se daně zvyšovaly šestkrát. Vadí nám spousta opatření, když se ruší návrhy, které nemají alternativu, nemají žádnou koncepci. Vzpomeňme si na druhý důchodový pilíř, vzpomeňme si na zdravotnické poplatky. Vadí nám také samozřejmě utrácení peněz třeba na zvyšování provozních nákladů ministerstev, kdy se jenom zvyšuje byrokracie, počet úředníků, ale nemá to žádný dobrý dopad na občany. Vadí nám samozřejmě také regulace životů běžných lidí. Vzpomeňte si na nápady na obnovení přechodných pobytů, povinnosti posílat děti do školky v posledním roce před nástupem do školy, sjednocené přijímačky a spousta dalších a dalších socialistických nápadů. Vadí nám centrální registry, vadí nám také to, že vláda dostatečně neinvestuje, ohrožuje naši budoucnost, a vadí nám samozřejmě především třídní boj, který tato vláda vede proti živnostníkům, proti drobným podnikatelům, proti pracovitým lidem v této zemi a který vyvrcholí tím pokusem přijmout registrační pokladny. Dámy a pánové, to všechno nám vadí. Proti tomu tady opakovaně hovoříme, ale to není důvod, proč jsme svolali tuto schůzi. Existují desítky rozhodnutí, se kterými se nemůžeme smířit, které nám vadí, protože všem aktivním a pracovitým lidem postupně berou svobodu. Existují desítky návrhů a opatření, která se nám nelíbí, protože omezují, kontrolují, zatěžují pracovité lidi a slušné občany.

Chápeme to jako boj mezi levicovou vládou a pravicovou opozicí a není to pro nás důvod, abychom svolávali tuto mimořádnou schůzi ve snaze vyslovit vládě nedůvěru. Ten důvod, proč jsme dnes tady, je jediný a já bych byl moc rád, kdybyste si ho všichni uvědomili, ať už sedíte v opozičních lavicích, kde si ho uvědomujeme, nebo jste ve vládní koalici. Tím důvodem je střet zájmů vicepremiéra vlády a ministra financí a majitele holdingu Agrofert v jedné osobě. A já bych dokonce řekl teď už nejde o ten permanentní střet zájmů, kterého jsme tu svědky od chvíle, kdy tato vláda vznikla. Teď už je to zneužití moci ve prospěch jedné skupiny, ve prospěch jedné firmy, ve prospěch jednoho muže. Ano, pan vicepremiér, pan ministr financí a předseda hnutí ANO zneužívá, využívá svou politickou moc k tomu, aby získal ekonomický prospěch pro svou firmu Agrofert.